Mně to připomíná diskuzi před pěti lety, kdy jsme tady diskutovali o monopolu mezinárodních studijních programů, které byly na úrovni vysokých škol, a taky jsem je nechtěl samozřejmě pustit mimo. Co se stalo?

Děkuji za pozornost. Děkuji.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Mohu vás ujistit, že mým cílem není zde vydržet do 14. hodiny, protože předpokládám, že dohody jsou nějak učiněny.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, opravdu velmi snažně vás prosím o pozornost. Vím, že aktuálně žijeme v nesmírně složité době, která mění naše priority, a řešíme problémy, o kterých se nám ani nesnilo.

Děkuji.

Nicméně žijeme a pracujeme v době, která nahrává i takovým situacím, kdy zcela stranou pozornosti dochází ke změnám zákonů, jež v minulosti neměly šanci na úspěch, a dnes možná právě proto, že svou pozornost upíráme k boji s pandemií, nenápadně proplouvají legislativním procesem.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, za dobu, kterou jsem měl doposud díky svým voličům možnost strávit v Poslanecké sněmovně Parlamentu, jsem poznal, že zde sedí významné osobnosti naší společnosti, a vaším prostřednictvím tu je zastoupeno i spektrum mnoha rozličných profesí. Kolegyně a kolegové, ať si to připouštíme, nebo ne, máme svými činy a jednáním nepochybně výrazný vliv na klima ve společnosti, a je tak naší povinností právě těmito činy a jednáním přispívat k tomu, abychom příznivé společenské klima utvářeli.